Děkuji, pane zpravodaji. Všichni rozuměli návrhu procedury, je z našeho sněmovního tisku 712/4. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, já se domnívám, že tak to nepůjde, protože můj pozměňovací návrh B5 obsahuje dvě varianty a tady se navrhuje zamáznout obě dvě varianty jedním hlasováním, ale to tak prostě nejde. My musíme hlasovat B5 buď varianta jedna, nebo varianta dvě.

Takže to dávám ke zvážení.

Pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, nemám ve zvyku vystupovat ve třetím čtení, proto jsem to neudělal, přesto si dovolím navrhnout změnu procedury usnesení č. 126 garančního zemědělského výboru, tak jak to tady bylo předneseno. Jak říkal kolega Koníček, není to jenom z důvodu zamáznutí mých pozměňovacích návrhů. Důvod, který je, který přednesu, je přání pana ministra, protože není zvykem, aby tady bylo rozporné stanovisko pana ministra a garančního výboru. Ano, ono se to stává, jak říkáte.

Takže se hlásím jako poslanec o svá práva.

Děkuji za podporu. Ano, děkuji. Pan zpravodaj zaznamenal. Akceptujete, pane zpravodaji, tyto změny?

Děkuji za slovo.

Každý bod samostatně bod po bodu. Tak to je ještě další změna, která zasahuje do navržených změn. Pane zpravodaji, co tomu říkáte? Já jsem tady už dopředu avizoval, že nebudu souhlasit se žádnou z navržených změn, a protože je tady evidentní rozpor s názory některých kolegů poslanců s názorem zpravodaje, nezbývá, než aby Poslanecká sněmovna rozhodla o těch změnách.

V tom případě musíme hlasovat o jednotlivých změnách v proceduře. Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, jste všichni tři z jedné politické strany, ale myslím si, že je možné hlasovat o tom, jestli se změní nějaké body v proceduře, jestli něco bude předřazeno, nebo nepředřazeno. To jsem ochoten pochopit. Není možné hlasovat o námitce pana kolegy Koníčka, který říká, dal jsem dvě alternativy a ve vašem návrhu je hlasovat o obou alternativách současně. To prostě není možné poslanci upřít právo, aby o všech jeho návrzích, pokud nejsou vyloučeny jiným hlasováním, bylo hlasováno.

Návrh na to, že bude hlasováno o alternativách, samozřejmě považuji za nutný. To je bezpochyby. Jakmile jsou alternativy, není to stejný, shodný návrh a musí být o tom hlasováno. Není možné tedy jiným hlasováním to vyloučit. Za druhé. Předřazení hlasování je možné hlasovat. To je možné hlasovat, o tom není pochyb. Pokud jde o hlasování něco hlasovat en bloc, nebo jednotlivě, je také hlasovatelný návrh. Proto jsem říkal, že to vyřešíme hlasováním.

Čili to je to, co já v tuhle chvíli jsem říkal panu zpravodaji, že tam, jak je alternativa, to je potřeba akceptovat. To není o hlasování, to je akceptování té výhrady. Pokud jde o to ostatní, předřazení je potřeba odhlasovat, a jestli s tím zpravodaj nesouhlasí, rozhodne Sněmovna, že to tak bude, nebo nebude. A pokud jde o oddělené hlasování, tak navrhuji, abychom nepostupovali podle předložených návrhů, ale podle návrhu, jestli chceme, aby byla oddělena všechna jednotlivá A, tak jak říkal pan kolega Hovorka, anebo jestli vyčleníme jenom některá.

To je podle mého soudu možnost. Kolega Hovorka se hlásí. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tomu rozumíme.